Pro nás, sociální demokraty, jsou investice do lidí tím nejdůležitějším a efektivita a dostupnost veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, veřejná doprava, ale i ty bezpečnostní složky, jako hasiči, policie, nejen zárukou kvality života společnosti, ale i svobody a kvality každého jednoho občana.

Mnohem více peněz by bylo potřeba do oblasti, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. A přiznávám se, že se mi také nelíbí a nebrala bych z oblasti ochrany životního prostředí.

Prostě nechápu tento postup.

Paní poslankyně Černochová zde mluvila o tom, jak je potřeba přidat na obranu. Nemyslím si to, jestliže nám rozpočet obrany roste o 8 mld. a ještě zde jsou návrhy k tomu, aby se tento rozpočet navýšil. Nemáme v desítkách milionů pro děti a miliardy máme do obrany?

A já znovu říkám, pro mě jsou nejdůležitější děti.

Ty nezpochybňuji.

Ale to už bych byla velmi dlouhá. Takže vážené paní poslankyně, páni poslanci, přimlouvám se o podporu usnesení, které je navrženo jako doprovodné usnesení k financování školství. Dále o to, abychom podpořili pozměňovací návrhy na oběd do škol a podpořili dětské a mládežnické organizace sdružené v České radě dětí a mládeže. A dále, abychom podpořili navýšení financí na sociální služby.

A my se jako sociální demokraté určitě budeme snažit, abychom i v průběhu roku a v rozpočtu pro příští rok skutečně jasně řekli, co je prioritou pro budoucnost naší země. Děkuji paní poslankyni. S faktickou poznámkou je tady přihlášená paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo.

Prostřednictvím pana místopředsedy paní Gajdůšková, jak to tady stavíte?

Když tady zmiňujete situaci v našem školství, tak skutečně, myslím si, že na ministry školství z vlády pana Sobotky, kteří mají stranickou příslušnost ČSSD, naši ředitelé budou dlouho vzpomínat! Protože skutečně taková situace ve školství po ministrování pana Chládka a paní Valachové, to tady ještě nebylo. Děkuji za dodržení času. Toto vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky.

Já jsem v podstatě dost ocenil, když paní poslankyně Černochová ve svém vystoupení připustila, že to byla právě vláda ODS, která v rámci toho úsporného programu po krizi začala poměrně radikálně snižovat výdaje na obranu. Já jsem ocenil, že to tady paní poslankyně řekla, že to přiznala.

A my jsme znovu začali obranu posilovat.